Děkuji. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Já jsem tady od vás dneska několikrát slyšel to, co opozice velmi ráda používá, a to že my chceme nějakým způsobem okrádat důchodce. To je lež. To není pravda. Je pravda, že se bavíme o nějakém slovíčkaření, ale pokud my někomu přidáváme peníze, byť ne tolik, kolik v nějaké podobě to původně mělo být, ale od toho teď měníme ten zákon, tak my ty seniory neokrádáme. A jestli tady někdo rozděluje společnost, tak jsou to přesně tyto výroky. A to není pravda. Přidávání bude, přidávání bude postupné a rozumné ke státnímu rozpočtu a o to se tady už čtyři dny snažíme. A prosím všechny z opozice, abyste slova jako okrádání seniorů nepoužívali, protože to je lež! Děkuju. Děkuji. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní místopředsedkyně. Takže budu říkat nepravdy. Ale od mé kolegyně, paní poslankyně Niny Novákové, vaším prostřednictvím, tady zaznělo několik nepravd.

Děkuji za faktickou poznámku.

Víte to!

Prosím vás, já to vnímám.

Okradli jste důchodce o tisíc korun!

Děkuji. Prosím, máte slovo. Já moc děkuji, paní předsedající. My tady přece ani tak neřešíme ty samotné důchodce, kdo je pro a kdo je proti, my víme, jakým způsobem to tady, ty různé fotky na těch sociálních sítích lítají s těmi jednotlivými prohlášeními. Ale to, co my tady hlavně řešíme, je přece nějaký právní stát. Že máme tady demokracii, že chceme, abychom žili v nějakém bezpečí právního státu, aby nám, když se vláda rozhodne, retroaktivně neměnila zákony.

A vaše odpověď na všechny ty tři věci je, a jak tady říkám pořád a budu to pořád říkat, vaše odpověď je: vždyť to všechno vyřeší Ústavní soud. Takže my tady prostě nezodpovědně řešíme retroaktivitu, kterou vyřeší Ústavní soud.

A včera jsme slyšeli, když jste ohnuli jednací řád Sněmovny, že to vyřeší za vás opět Ústavní soud.

Děkuji.

A nyní máte slovo, pane poslanče. Děkuji, paní předsedající. Drazí kolegové, kolegyně, poslanci, já bych tady rád zareagoval na pana poslance Letochu, vaším prostřednictvím, který tady řekl, že přidávání bude pozvolné a odpovědné, zatímco tedy inflace je brutální a ty faktury, které chodí důchodcům, stejně jako všem nám ostatním, tak ty jsou brutální, protože tam došlo ke zdražení o stovky procent.